To znamená, že když zanalyzuje ta analytika, že je nutno nějakou oblast zkontrolovat, a říkám, ubylo jich 15 tisíc za tři roky, i to je důsledek těchto opatření.

Děkuji.

Jen na doplnění. Ale ten pozměňovací návrh nic takového, o čem hovořila paní ministryně, nepřináší.

A ano, upravili jsme podobu textace toho návrhu tak, aby to nemohlo ohrozit v žádném případě ani případ, kdy má být patřičná diskrétnost, má být ta kontrola skrytá. Nic takového se tam neděje. Jednoduše řečeno, ano, jde nám proti účelovému zaklekávání, to by se odehrávat nemělo. A tohle je mimochodem také jedna z věcí, která tomu bude s to zabránit. Jde nám o to, aby kontroly probíhaly efektivně, měly svůj patřičný význam. A ten význam přece spočívá v tom, že se podaří napravit buďto ty, kteří zákon přestoupili, anebo aby prostě jenom v případě obcí zavedli řádné účetnictví a řádné postupy, jak se sluší a patří. Opakovaně, troufnu si říct, skoro všechny subjekty volaly po tom, aby bylo méně byrokracie, nesmyslných kontrol, zatěžování tam, kde to není namístě. Přišli jsme s variantou, která to řeší. Řeší to nástrojem, který je rozumný, který je měkký. A najednou se ozývá paní ministryně financí, která by mnoha jinými svými prohlášeními vlastně pro něco takového naopak měla plédovat, a říká, že je to špatně, že bychom to dělat neměli. Tak jenom bych chtěl poprosit, jestli vy a vaši kolegové si můžete detailně ten pozměňovací návrh přečíst, protože tam opravdu není nic o tom, že by mělo dojít například k takovému zásahu, kdy zveřejněním se kontrola znehodnotí nebo se zasáhne do jejího účelu. Nic takového tam není.

A tam konstatuji, že v obecné rozpravě pan poslanec Vácha avizoval, že stahuje z podrobné rozpravy svoji přihlášku. Můžeme tedy začít přihláškou pana poslance Martina Kupky.

Děkuji mnohokrát.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych načetl pozměňovací návrh, který potom krátce odůvodním. My v SPD bychom chtěli, aby předmětem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu byly samozřejmě města a obce.

Dovolte, abych to načetl: